A často jsou to starší generace.

Takže nemají úniku už.

To je šílený!

No a vy jste neudělali nic! Nic.

Nejenom tím, že vy zdražujete plošně životy všem, i těm důchodcům, ale všem občanům, ale zároveň je to ukázka té vaší nekompetentní politiky. Protože logicky peníze, které občané vydělají v České republice, naši občané, tak cílem jakékoliv alespoň trochu kompetentní vlády by mělo být, aby občané utráceli ty peníze zpátky v České republice, zpátky do českého rozpočtu. Ani tyhle základní ekonomické poučky. Neví. Neví to ani ministr financí Stanjura.

Vy nás dostáváte do takového, řekl bych, finančního kolotoče, koloběhu, kde prostě je to jedna chyba za druhou! To je fakt úplně neuvěřitelný.

Všeho špatného, všeho negativního, samozřejmě všech těch chyb, co vláda dělá.

A jak tak koukám, tak preference mají třikrát větší než lidovci. Že když třikrát tři nebo třikrát, dokonce snad třikrát tři, tak to právě říkám, tak já vám to chci jenom připomenout, abyste se zaměřili na Piráty.

Nemají nic. Nemá nic. Nic!

Takže to je skutečně potřeba tady říct a je to prostě fakt. Je to prostě fakt. Takže to jsem vám chtěl jenom na takovou radu v rámci pětikoalice.